Výborně.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 21. Tento návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu.

Kdo je proti? Hlasování číslo 22.

Ptám se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu. Kdo je proti? Hlasování číslo 23. Tento návrh na pevné zařazení přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 24. Tento návrh na nové zařazení přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. A teď se omlouvám, ale neměl jsem poznačené pevné zařazení k tomuto bodu. Nový bod byl zařazen. Dostáváme se k návrhu pana poslance Klause, který navrhuje zařadit nový bod, a zda jsem si správně poznamenal, podpora trenérů sportu mládeže, může to takto znít. Budeme tedy hlasovat o zařazení nového bodu tohoto názvu. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh na zařazení nového bodu přijat nebyl. O pevném zařazení tedy již nebudeme hlasovat. Dále je zde návrh pana poslance Kupky, který navrhuje zařazení nového bodu na pořad schůze s názvem řešení problému NEN Národní elektronický nástroj. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh na zařazení tohoto bodu přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 28. Tento návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro.

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme schválili pořad 27. schůze Poslanecké sněmovny, budeme tedy pokračovat tak, jak jsme si před chviličkou odhlasovali.